192.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Ivan Pilný, kterého tímto prosím, aby se ujal slova. Vás ostatní požádám o klid v sále, abychom dobře slyšeli, co nám pan ministr bude říkat. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Předloženou novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 projednal také rozpočtový výbor a neuplatnil k ní žádné připomínky. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové.

Dále zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což tímto činím. Jinak bych se chtěl přihlásit do rozpravy, abych navrhl zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Eviduji vaši přihlášku. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se hlásí ještě někdo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, chtěl bych požádat ctěnou Sněmovnu o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Ptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh.

Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní několik omluv.

Otevírám další bod.